S tím samozřejmě souvisí klíčová otázka, jak změnit Evropskou unii. Není to pravda! Není to pravda, je to sprostý politický útok. Nic jiného.

A ministr zahraničí tady řekne: My jsme prosazovali, že se nemá měnit primární právo Evropské unie. Bez změny primárního práva nebude žádná hluboká reforma Evropské unie a bohužel to pak samospádem půjde k zhroucení. Opravdu.

Ale bez reformy to nepůjde. Reforma bez změny primárního práva je nesmysl. Takže pak jsme slabý partner.

Má částečnou oporu, s tím souhlasím, neříkám, že to říká pouze sociální demokracie. A my se ptáme: Proč? Odpovědi jsou možné dvě a jedna je horší než druhá. První je, že se vláda, premiér, ministr zahraničí té debaty bojí.

Ale my jsme řádným členem Evropské unie, my máme šanci vytvářet většinový názor.

Nebo si zase budeme poslouchat to klišé, které nevede nikam, resp. spěje k zániku EU, že jedinou odpovědí na tyto legitimní otázky občanů je více Evropy, více Evropy, užší integrace, málo integrace, musíme přidat. Tak to prostě není.

Nečerpáme! Zachráníme! Jeden program, druhý program! Pořád dokola. A druhé: Musíte to schválit!

Čeho se bojíme? Už jsme poslední s Pařížskou dohodou! Místo abychom se ptali: Je to dobře? Nevyrábíme tady stovky miliard nákladů pro naše firmy? To je legitimní debata! A ne že jsme poslední. Když je někdo poslední nebo v menšině, ještě neznamená, že nemá pravdu. Velmi účinně hájí své národní ekonomické zájmy. A schovávají to často pod pláštíkem jednotná licence, jednotná certifikace. Zeptejte se českých firem, jak získávají certifikaci pro svoje výrobky, zejména ve starých členských státech Evropské unie! Jak je to komplikované. Sedí tady pouze pan ministr dopravy. On by ze svého resortu mohl říkat dlouhé příběhy, co naši výrobci na železnici, jaké mají umělé administrativní překážky. Které ovšem nejsme ani ochotni pojmenovat a tváříme se, že to je o ochraně spotřebitele, kvalitě výrobků. Není to tak! Velmi často, skoro vždy za tím jsou konkrétní ekonomické zájmy velkých firem. A ne českých. A schovává se za tu certifikaci a já nevím, co všechno.

Vzpomeňte si, EIA, a teď bych mohl služební zákon atd.

A já nechci zpochybňovat velikost objemu peněz, ale řekněme si, jak to je!

A to nejsou čisté peníze.

A jste někde na 400 mld. za deset let. A jsme na 40 mld. ročně.

Je to oblast, která potřebuje integraci? A ta otázka skutečně nezní ve sto procentech, že ji nepotřebujeme. Ale když nevedeme vážnou debatu ani my mezi sebou, tak jaká je pozice ČR? Jednotná pravidla. A co máme vlastně prosazovat? A co má prosazovat česká vláda, když to vlastně neví? Jeden ministr. Za ANO. Jeden ministr je tady. A to začal pan premiér slovy: Jsem tak rád, že dneska budeme debatovat o zahraniční politice! Kde je ostatních 16 členů vlády? Dobře, ministr zahraničí má přijetí, toho jsme omluvili, řekl nám něco. A teď to skutečně nemyslím ironicky. Kde jsou ostatní členové vlády? Podle mě z takové debaty může člena vlády omluvit pouze zahraniční cesta anebo dlouhodobě připravené jednání se zahraničním partnerem v České republice. To jsou důvody, které všichni chápou, pro které každého omluví.

Takže jaká je priorita české zahraniční politiky, je až druhá otázka. A odpověď vidíte vy všichni. Podívejte se! Tohle je priorita zahraniční politiky. Jeden!